Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a případně poprosím, abyste mi oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty.

To by tedy byly nyní došlé omluvy.

Prosím, máte slovo.

Jedná se o ten lex Ukrajina ve smyslu možnosti odepisování vyššího procenta daně pro letošní rok.

Lhůta byla zkrácena na 12 dnů, ta lhůta uplynula včera, takže myslím, že můžeme dnes v klidu udělat druhé čtení a vyslat našim dárcům vzkaz, že bude jejich dárcovství směrem k Ukrajině zohledněno v jejich daňovém přiznání za příští rok. Děkuji za podporu. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Řeknu vám proč.

A mně už to přijde opravdu absurdní.

Je to prostě o důvěře ve vedení města, a to tady říkám já jako opoziční poslanec a opoziční zastupitel. My tam svého primátora nemáme, ani svoji radu.